Já chápu opozici, že tak jak je navrženo, že by to šlo skrze nařízení vlády, že je možná jakýsi bianko šek, ale jsme v mimořádné situaci. A i ve stávajícím právním řádu máme některé paralely, které nejsou vázané ani na pandemickou krizi, ani na uprchlickou krizi, kdy vláda svým nařízením stanovuje některé parametry například na jeden kalendářní rok. To znamená, není nějaký institut, kdy bychom vládě dávali nějaké bezbřehé možnosti nakládat se státním rozpočtem. Takže bych tady chtěl požádat o určitou míru vstřícnosti. Chápu, že opozice bude velmi ostřížím zrakem kontrolovat, jestli ty nastavené parametry pomoci těm rodinám budou odpovídající situaci, ale na druhé straně věřte, že nikdo z vlády ani z vládní koalice nemá jakýkoliv zájem ohrozit péči o české občany, ale že skutečně tím motivem je stimulovat ty rodiny, podpořit je nejenom morálně, ale i faktickou pomocí. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji.

Prosím, máte slovo. Já moc děkuji.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte dvě minuty. Teď paní Lesenská, nebo já? Po mně vystoupí. Děkuji, paní místopředsedkyně.

To jenom abych to uvedla na pravou míru. A moje otázka na pana ministra ohledně těch ubytovacích kapacit a toho, co teď diskutujete s Asociací krajů a Svazem měst a obcí. Já vím, že už je teď k připomínkování nějaký dokument, který je tedy vypracovaný, a musím říct, že opravdu rezonuje docela z těch regionů, jaká ta finanční částka bude za to ubytování. Já si myslím, že by to mělo být daleko dříve.

A nyní vystoupí s faktickou paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, mě trošku po včerejším jednání výboru zaskočilo, že vlastně ten solidární příspěvek dneska probíráme, protože se asi něco během noci změnilo.

Takže k těm personáliím, které jste zmiňoval, ty sociální služby jste nezmínil, tak jenom připomínám. A chtěla bych vás poprosit, zmiňoval jste úřad práce.

Tak jestli byste si vzpomněl v rámci mzdových a dalších možností odměňování na úplně všechny, ne jenom na některé. Také děkuji, paní poslankyně. A nyní se táži, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím. Končím tedy obecnou rozpravu. Pan ministr. Prosím.

Takto k tomu nemáme přistupovat.

Myslím si, že všichni vnímáme to, že ta naléhavost a hledání řešení roste.

A pak jsou tady ještě rodiny.